To, co ve mně vzbuzuje určitý neklid, je to, že se od začátku říkalo, že v ostravské nemocnici bude mít pan ředitel Němeček obrovské problémy díky svému fungování ve vládě. Fungování ve vládě to není o ničem jiném než o tom, že možná v nějaké podobě nevyhovoval vládnímu vedení.

V takovéto situaci ten manažer musí být schopen zachovat chod věci, kterou napravuje. Napravit nelze tím, že něco zničím.

Toto povolání nechce skoro nikdo dělat, zodpovídat za porodnici a gynekologii, to je velmi, velmi obtížné povolání.

Jestliže on řekne, že není schopen na tom postu zůstat, vyvolává to ve mně více než pochybnosti o tom, že v nemocnici je všechno v pořádku.